Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Děkuji za výzvu, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, i vám dobré dopoledne. Vážené paní poslankyně a páni poslanci, volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od poslaneckého klubu tyto návrhy a přijala k nim na své páté schůzi dne 16. prosince 2013 usnesení č. 26. Jako vždy ta informace je rozdělena nejdříve na rezignace a poté na nominace, stejně tak budeme i hlasovat. Co se týká rezignací, tak ve stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny rezignuje Ivana Dobešová z hnutí ANO a ve stálé komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů rezignuje Pavel Čihák, také z hnutí ANO. A nominace: do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Jana Pastuchová, hnutí ANO, a stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS Helena Válková, hnutí ANO.

Volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob hlasování, a protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuji hlasování také veřejné zde v sále pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci poslanců, a poté Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů komisí Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhl jejich poslanecký klub. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc.